121.

Prosím, aby u stolku zpravodajů setrval místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Dolejš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 253/2. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásila... Pardon, paní poslankyně Zelienková má něco ke stenozáznamu. Já se omlouvám. Nezpochybňuji hlasování. Nezpochybňuje paní poslankyně hlasování, pouze pro stenozáznam. Děkuji paní poslankyni. Otevřel jsem tedy obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a pak přednášel jednotlivé návrhy a vyjádřil se k nim. Prosím, pane zpravodaji. Krásné středeční dopoledne všem. Moje úloha je poměrně jednoduchá, protože ve druhém čtení byl z pléna načten pouze jediný pozměňovací návrh, a to kolegy Beznosky. Tento návrh, jenom pro vaše osvěžení, se týká režimu přechodu na novou regulaci, a to konkrétně v onom ustanovení, které ukládá střadatelům kampeliček, aby jednou desetinou svého vkladu garantovali, co se dále bude dít od příštích časů, a touto jednou desetinou tuto jednu desetinu převedli na negarantovaný členský vklad. Časový režim, který tam je navržený oproti původnímu vládnímu návrhu, je rozvolněný, to znamená získává čas pro to, aby se kampeličky mohly adaptovat. Jsou tam tři roky navíc.